Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo od pana zpravodaje, že to je řešení na jeden rok, protože nikdo z nás teď vůbec samozřejmě neví, jaký bude průběh a jak dlouho bude trvat koronavirová krize, jaké důsledky to bude mít dlouhodobě na ekonomiku. Seděli jsme nad tím s panem kolegou Nacherem, diskutovali jsme o tom s panem kolegou Chvojkou, že je potřeba nastavit dlouhodobý systém, který se bude odvíjet od ekonomiky. Takže pokud poroste ekonomika, porostou platy ústavních činitelů, a nikoliv tak, že se to bude odvíjet jako dneska pouze od toho nepodnikatelského sektoru, a ještě to bude mít dva roky zpoždění, takže v podstatě ta vazba je velmi zprostředkovaná a vytváří to ty bizarní situace, které nikdo nedokáže ve veřejném prostoru vysvětlit. Takže my tímto návrhem sledujeme základní princip, že platy politiků mají růst, mají růst způsobem odpovídajícím ekonomice a v případě, že ta ekonomika naopak klesá, tak mají klesat i ty platy politiků, nebo se nemají aspoň zvyšovat. V situaci, kdy máme deficit 500 miliard korun, by mi přišlo opravdu nemravné, aby se některým funkcionářům, ať už jsou ve Sněmovně, ve vládě, nebo v justici, zvyšovaly platy ze 150 na 160 tisíc měsíčně.

Já bych se teď nejradši věnoval té problematice, která byla zmíněna, abychom opravdu měli jistotu, že ten návrh je v souladu s Ústavou České republiky a s principem ústavnosti.

Já bych si dovolil ocitovat právní větu z tohoto nálezu. Takže pokud nechcete projednávat, nebo nechcete být při projednávání tohoto bodu, běžte prosím do předsálí. Posouzení ústavnosti platových restrikcí vůči soudcům pro konkrétní období konkrétního roku spadá do rámce vymezeného principem soudcovské nezávislosti. Ústavní postavení soudců na straně jedné a představitelů moci zákonodárné a výkonné, zvláště pak státní správy, na straně druhé se vzhledem k principu dělby moci a principu nezávislosti soudců odlišuje, z čehož plyne i rozdílný dispoziční prostor pro zákonodárce k platovým restrikcím vůči soudcům ve srovnání s dispozičním prostorem k takovýmto restrikcím v oblastech veřejné správy. Zásah do materiálního zabezpečení soudců garantovaného zákonem nesmí být výrazem svévole zákonodárce, nýbrž musí být, vycházeje ze zásady proporcionality, odůvodněn výjimečnými okolnostmi, například tíživou finanční situací státu, přičemž i za splnění této podmínky musí být zohledněna odlišnost funkce soudců a představitelů moci zákonodárné a výkonné, zvláště pak státní správy. Takovýto zásah nesmí zavdat důvod k obavám, nedotýkáli se omezení důstojnosti soudců, případně neníli výrazem ústavně nepřípustného tlaku moci zákonodárné a moci výkonné na moc soudní. Já myslím, že si všichni uvědomujeme, že toto není tím případem, kdy by došlo k zneužití a nějakému tlaku, protože se to týká všech skupin stejně. Jak už tady zmínil kolega Ferjenčík, bylo avizováno ze strany ministryně financí, že nebude docházet k nějakému nárůstu platů ve veřejné sféře, a myslím si, a mělo by to tady zaznít, ten apel, aby vláda v té své dispoziční oblasti ve vztahu k úředníkům postupovala obdobně, protože jinak tam skutečně může nastat, a zmiňují to někteří právníci, disproporce, kvůli které by ohrozila ústavnost tohoto zákona. Čili apeluji na vládu, aby skutečně ten příslib byl naplněn a aby nedocházelo k disproporci mezi růstem u úředníků, což spadá do kompetence vlády, a u soudců, což je vymezeno tímto zákonem. Obdobně samozřejmě je vhodné přistupovat i ke komunálním politikům.

A chtěl jsem poprosit, abychom tento návrh schválili v režimu § 90, a to z toho důvodu, že pokud ho nestihneme do konce října schválit a odbavit v této Poslanecké sněmovně, tak se potom nestihne projednání v Senátu, podpis prezidenta a legisvakance, na což je potřeba nějakých 60 dnů, takže skutečně do konce října by to mělo být hotovo, a v případě použití tří čtení se samozřejmě ta lhůta nestihne. Takže věřím, že si všichni uvědomují závažnou situaci, ve které jsme vzhledem k výši státního dluhu, a že nikdo nebude blokovat to, aby tento návrh byl přijat.

Dobré odpoledne. Jen opravdu krátká poznámka. Tady bylo řečeno, že paní ministryně financí neplánuje zvyšovat platy ve státní sféře, to znamená státních zaměstnanců. Ale to B je to, že se vlastně tento mechanismus počítá proto, protože se plánuje zrušení superhrubé mzdy. A to by tady mělo být řečeno. A druhá věc.

Takže by mě zajímalo, jak pak budou postupovat. Jestli budou poukazovat na nemravnost tohoto. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Prosím. Děkuji za slovo. Každopádně navrhuji zkrácení lhůt na deset, případně třicet dnů.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Prosím. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych velmi krátce shrnul stanovisko hnutí SPD. My jsme, jak už to dnes náš předseda připomněl ráno, navrhovali zmražení platů před dvěma lety.